Takže za toto děkuji a jsem ráda, že alespoň prozatím se podařilo pro tento návrh najít většinu, a samozřejmě prosím, aby Sněmovna napříč politickým spektrem tento pozměňovací návrh podpořila v rámci podpory právě toho společného komplexního pozměňovacího návrhu ústavněprávního výboru. Druhá věc, za kterou jsem velmi ráda, opět je to v tom shrnujícím balíčku pozměňovacích návrhů a věřím, že i toto bude oceněno kolegy a kolegyněmi, je zlepšení postavení při vymáhání výživného. Víte, že to je velký problém. Napříště tedy výživné bude hrazeno ihned po odměně insolvenčního správce. Třetí věc, kterou jsme podporovali jako sociální demokracie a také se dostala do tohoto balíčku pozměňovacích návrhů, je tedy to, aby příslušenství, které přesáhne hranici 100 % původního dluhu, spadlo do takzvaných podřízených pohledávek.

Děkuji vám za zvážení tohoto pozměňovacího návrhu a jeho podpory.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych i já ve stručnosti tady shrnul postoj Pirátů k této novele insolvenčního zákona.

V situaci, kdy je v Česku zadlužený každý desátý člověk, je třeba hledat řešení a těmto lidem pomáhat.

Proto prosím za klub Pirátů o schválení nejen této novely, ale i těchto dvou pozměňovacích návrhů.

Prosím, máte slovo. Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych také z tohoto místa poděkovat Ministerstvu spravedlnosti, které odvedlo velkou práci a bylo zázemím pro přípravu pozměňovacích návrhů a pro tuto debatu. Chtěl bych určitě poděkovat zvláště kolegovi Výbornému, který v rámci podvýboru odvedl obrovskou práci.

K pozměňovacímu návrhu J3 bych si teď dovolil načíst legislativně technické úpravy.